Myslím si, že za klub ANO nebudu hovořit, máme volné hlasování, ale že jsme spíše velmi opatrní, vítáme tuto úpravu, nicméně převládá rezervovaný přístup k pozměňovacím návrhům.

Tak já bych jim za sebe, nikoliv tedy za hnutí ANO, a už vůbec ne za ostatní poslankyně a poslance, chtěla vzkázat jednu věc. Nemyslím si na rozdíl od vás, že by došlo k tomu, že naopak, jak jeden z argumentů zní, dojde ke snížení té ochrany, to jste mě nepřesvědčili.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, paní poslankyně.

Anonymní oznamovatel kdo předkládá ty pozměňující návrhy k tomu, aby ho chránily, anonymního oznamovatele, předpokládá, že ten člověk je dobrý.

Tak to jsem chtěl říct. Děkuji. Děkuji, pane předsedající.

Jednak se domníváme, že omezení obsahu oznámení pouze na trestné činy, tak, jak je uvedeno ve stávajícím návrhu, by vyloučilo z oznámení celou řadu protiprávních jednání v oblasti pracovního práva, stavebních předpisů nebo například ochrany životního prostředí.

Takovou erudici jistě můžeme požadovat například ve veřejné správě, těžko ovšem například v soukromém sektoru. Dále budeme za hnutí STAN podporovat i přijímání anonymních oznámení na ochranu anonymních oznamovatelů, ale pouze ve veřejném sektoru, nikoliv v sektoru soukromém, který již má v mnoha případech tyto mechanismy v rámci své firemní odpovědnosti zavedeny, a nemyslíme si, že je třeba soukromou sféru dále úkolovat nebo zatěžovat.

Nicméně aby nedošlo k neúměrné zátěži při přijímání ústně, například pouze telefonicky podávaných oznámení, budeme podporovat kompromisní návrh písmeno D, který určuje pouze písemnou formu takto anonymně podaného oznámení, která je samozřejmě následně lépe zpracovatelná.

Toto nařízení se ovšem změnovým zákonem, následujícím tiskem 353, zrušuje.